Ale jestliže hrozí reálná válka, tak jediné, co může být, jsou pokusy o dialogy a vysvětlování. A ty se nekonají. Teď tam mají být podle mého názoru.

Já bych vládu vyzval, aby kromě nějakého vnitřního vyvažování toho, co je vhodné z hlediska vnitřní politiky a našich voličů, začala politicky konat, aby se politicky rozhodla, jestli tedy chráníme mezinárodní systém pak už se nemůže kupčit a počítat, to prostě jiná možnost není. Děkuji panu kolegu Pavlu Blažkovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, který ale tady momentálně není, takže mu propadá pořadí. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, obecnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě máme přihlášenou paní kolegyni Danu Váhalovou jako první a připraví se pan kolega Ivan Gabal.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pěkný podvečer. Dovolím si shrnout to, co tady zaznělo v diskusi na minulém zasedání i na tomto zasedání, do čtyř bodů usnesení. Takže dovolte mi načíst:

2. považuje za nezbytné diplomatické řešení současné situace na Ukrajině dohodou mezi Ukrajinou, Ruskem, EU a USA založené na respektování svrchovanosti a teritoriální integrity Ukrajiny, 3. vyzývá vládu České republiky, aby při nadcházejících jednáních o dalším postupu Evropské unie vůči Rusku udělala maximum pro ochránění hospodářských a bezpečnostních zájmů České republiky v maximální shodě s postojem členských zemí Evropské unie,

Děkuji za pozornost i za podporu. Děkuji paní kolegyni Váhalové.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, vážený pane premiére a vládo, já bych jenom znovu zformuloval to, co jsem načítal během svého vystoupení. Řeknu k tomu jenom důvody, protože se zabýváme nejenom řešením situace na Ukrajině, ale zabýváme se také tím, jak bychom se doma měli dobírati hlubšího konsensu v tak zásadních otázkách, jako je vojenský konflikt v našem sousedství, a v přístupu k němu. Takže návrh usnesení 15. schůze přednesu dva body a chtěl bych, aby se hlasovaly samostatně. Poslanecká sněmovna podporuje uskutečnění plánovaných parlamentních voleb na celém teritoriu Ukrajiny s maximální účastí pozorovatelů OBSE a Evropské unie a bez vojenského narušování jejich průběhu. Obnovení demokratického mandátu ukrajinského parlamentu a vlády je základním předpokladem demokratického sebeurčení a dalšího vývoje Ukrajiny. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu o včasné projednávání klíčových dokumentů a stanovisek a politik v oblasti zahraniční politiky, Evropské unie, obranných agend a NATO v zahraničním výboru, ve výboru pro evropské záležitosti a ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu. Předpokládám, že pokud se tyto otázky budou včas projednávat v příslušných výborech, že potom také při debatě na plénu se budeme dobírat jakéhosi společného stanoviska. Pro kolegy z koaličních klubů jen dodávám, že projednávání těchto otázek ve výborech máme v koaliční smlouvě o zahraniční politice. Děkuji vám za pozornost. Předám znění.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předkládám následující návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna České republiky po diskusi o aktuální situaci na východní Ukrajině 1. považuje nejednoznačné stanovisko předsedy vlády k další vlně sankcí za nešťastné a poškozující dobré jméno České republiky, 2. konstatuje, že nejednoznačné postoje v takto zásadních věcech škodí důvěryhodnosti České republiky u partnerů v Evropské unii a ohrožuje předvídatelnost našeho rozhodování v rámci struktur NATO, 3. žádá vládu, aby napříště byl postoj české vlády jednoznačný a nekompromisní vůči jakémukoliv agresorovi proti evropské zemi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Taky jsem k Ukrajině chtěl říct ještě několik slov, ale do té doby mě velmi příjemně překvapila některá usnesení, která tady teď byla načtena a která jsem měl možnost si přečíst například od paní poslankyně Váhalové nebo od pana poslance Gabala, která jsou v podstatě tou samou rétorikou, kterou kontinuálně a už velmi dlouho razí hnutí Úsvit. Dneska byly sankce nechci to už znovu rozpoutávat, jenom řeknu, že hnutí Úsvit je proti sankcím zvláště v době, kdy panuje jakési mírové příměří.

Ale přesto, že pravděpodobně hnutí Úsvit po velmi krátké poradě bude hlasovat i pro některá další usnesení, načtu usnesení hnutí Úsvit, které je velmi obecné a v podstatě odráží to, co jsem tady dnes chtěl říct: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Občanskou válku je nutné ukončit jednáním. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Chtěl bych podat takový doplňující návrh na usnesení, které předložila paní Váhalová, a to: Poslanecká sněmovna pověřuje, nebo vyzývá vládu, aby neprodleně zahájila se zákonnou vládou Ukrajiny jednání o možné humanitární pomoci České republiky na územích postižených vojenskými operacemi. Nyní pan kolega Benešík. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi stručně. V první části této schůze minulý týden jsem vás informoval o tom, že výbor pro evropské záležitosti přijal usnesení, které do velké míry reflektuje to, co tady zaznívá.